Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tuto část pak zrušil Ústavní soud a byl to náš poslanec za hnutí ANO, kolega Sadovský, který připravil novelu, aby občané mohli nahlížet do registru, o kterém mluvíte.

Takže není to o obraně Andreje Babiše, je to o obraně celého právního systému, protože není možné dělat zákony proti jednomu člověku. Příště se vám znelíbí jiný člověk, tak připravíte návrhy proti němu? Do budoucna to navíc diskvalifikuje úspěšné lidi z podnikatelského prostředí z politiky. Prostě se do veřejného dění zapojovat nebudou chtít. Ti přece také jsou neustále ve střetu zájmů, když řeší své plány, investice do zdravotnictví a podobně. Nebo s učiteli, s právníky? Můžeme postupně škrtat jednu skupinu po druhé a nakonec tam zbudou jen sami Piráti, kteří v životě nedělali nic jiného než politiku.

Měli by převzít svou vládní odpovědnost a začít řešit problémy lidí a neřešit jenom Andreje Babiše. Ten samotný zákon má v sobě řadu nesmyslů, například se nevztahuje na online média. To znamená, že člověk, který vlastní třeba časopis o vaření nebo sportovní televizní kanál, do politiky jít nemůže, ale vlastník největšího internetového zpravodajského portálu klidně může, což postrádá naprostý smysl. My jsme připravili vlastní návrh, ten řeší to, co třeba řešit je nutné. Mluvím o přístupnosti registru, na tom se shodujeme doufám všichni a mohl by projít rychle. My ho vítáme.

Nám jde dnes o zrušené interpelace, které koalice ve středu zrušila tím, že odhlasovala přerušení schůze do pátku. Nikdy nebyly interpelace zrušeny přerušením schůze! Pokud v minulém období došlo k tomu, že nebyly, bylo to po předchozí dohodě s opozicí. Skutečně nenajdete ani jedno podobné hlasování. Konzultovala jsem to se svými kolegy.

Museli jsme se ozvat, protože tohle se nesmí stávat, a museli jsme vám tyto otázky položit, byť prostřednictvím navržených nových bodů.

prostě spletla dva zákony... Pak jsem ale pochopila, že záměrně nemluví pravdu.

To jsou prosím dva různé zákony.

Děkuji vám. Já vám také děkuji. Eviduji přednostní právo pana poslance Michálka, pana předsedy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, se obracím na předřečnici, paní doktorku Schillerovou. Paní doktorko, prosím, podívejte se na dokument, který shrnuje milníky, které je Česká republika povinna plnit.

Není to ten samý zákon, nemáte v tom úplně jasno. Ale vy jste tady citovala nějaké dohody, ale vy jste nebyla ve vedení Poslanecké sněmovny v minulém volebním období ani jste nebyla předsedkyní klubu. Ale my to víme, my to víme, co se tam dělalo, jakým způsobem se to vedlo. Ano, pan předseda Vondráček s námi mluvil, to bylo korektní, ale současně reprezentoval většinu, kterou jste tady měli s komunistickou stranou a někdy s SPD, se sociálními demokraty, takže takto to skutečně neprobíhalo. Jenom počkám možná, až se bude moci paní předsedkyně schůzi věnovat. To, co si myslím, že je zcela zásadní, prosím, neurážejte tady moje kolegy, že nikdy nepracovali! Myslíte si, že informatici, překladatelé a právníci nejsou tvrdě pracující lidi? Jsou lidi, kteří skutečně, ano, pracovali jako normální lidi a byli úspěšní ve volbách, tak co se vám na tom nelíbí? Neměli takovou výhodu, že by pracovali v podniku zahraničního obchodu a že by si ulívali peníze někam do Švýcarska, které krátili ze socialistického vlastnictví. Ale jsou to lidi, kteří poctivě pracovali, tak je prosím neurážejte. A ten zákon se netýká jenom pana Babiše. Naopak, tato koalice je na sebe ještě přísnější! Ten zákon se týká v jedné oblasti veřejných zakázek a dotací členů vlády. Takže jestli se někdo nevzpamatoval z toho, jestli je v opozici nebo v koalici, tak je to možná vaše opozice, protože vy už nemáte žádné členy vlády. Ta ustanovení, která se týkají členů vlády, aby nemohli brát ani přes firmy, kde jsou skuteční majitelé, zakázky a dotace, ty se týkají této vlády, té nové vlády, ve které Andrej Babiš už nesedí. Takže není pravda, že by ten zákon byl namířen proti Andreji Babišovi. Ten zákon je stejný, jako když jsme byli v opozici.